Také děkuji. Pan předseda Kalousek asi jako první. Faktická. Já se omlouvám.

Takže já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 133 je přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 147, proti 22. Návrh byl přijat. Doufám, že tentokrát to už bylo všechno správně. A váš návrh na nehlasovatelnost nějakého návrhu potom probereme v proceduře. Takže děkuji. Tím jsme vyčerpali v tuto chvíli faktické poznámky. Pouze pro pořádek.

Takže předchozí hlasování, tedy jako první, které přednesl pan poslanec Kalousek, bychom se s ním měli nějak vypořádat. Tak já pro pořádek konstatuji, že hlasování číslo 132 bylo neplatné, protože nebyla splněna návrhová povinnost. Prosím, pan předseda Kalousek. Já se omlouvám panu předsedovi Bartoškovi.

Já děkuji a věřím, že už bychom se mohli posunout dál. Takže mám tady omluvu pana poslance Klause, a to na čtvrtek mezi 9. a 11. hodinou ze zdravotních důvodů. A nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě.

Prosím, máte slovo. Tak já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že se podařilo a mohu zde krátce hovořit. Chtěl bych okomentovat svůj pozměňovací návrh, ve kterém jsem chtěl zabránit, aby do státního rozpočtu na příští rok bylo počítáno s vyvedením 1 mld. korun ze státních lesů. Hovoří se o půjčce a v příštím roce se očekává, že kůrovcová kalamita dosáhne ještě výrazně většího rozsahu, než tomu bylo letos. A jestliže se rušení rezervních fondů a odčerpávání nezbytných prostředků z podniku Lesy ČR v minulosti nyní ukazuje jako chyba, tak pokračovat v tomto trendu by bylo vyloženě zločinem na budoucnosti naší země. Já jsem ten pozměňovací návrh podával s tím, že jsem si byl vědom, že bude nehlasovatelný, protože tak jak je podaný, tak mění schválené parametry, které byly schválené v prvním čtení, a tedy mění návrh celkových výdajů a příjmů. Za situace, kdy rozpočtový výbor Národní rozpočtové rady ve svém stanovisku z 28. srpna tohoto roku upozorňuje, že výše navržených příjmů může být nadhodnocena, tedy hrozí reálné riziko, že příjmy nebudou naplněny, nemohl jsem z důvodů rozpočtové obezřetnosti navrhnout jiný druh příjmů, kterým bych nahradil tuto zrušenou 1 mld. z lesů. Já jsem tento návrh podal jako gesto. Jako gesto konkrétně nesouhlasu. Nesouhlasu s totální nezodpovědností, nesouhlasu s hazardováním s budoucností naší země, nesouhlasu s tím, že se smyslu zbavený marketing stal jediným politickým programem této vlády. Chápu, že takovéto gesto nepadne na úrodnou půdu u vlády, která zadlužuje naši zemi v době hospodářského růstu, která rozpouští rezervy, aby si pak mohla umně zkreslovat ekonomické výsledky, a která nemá ambici řešit klíčové reformy. Ale považuji za důležité, aby občané této země měli alespoň naději, že ve Sněmovně jsou i politici, kteří vidí dál než jenom k příštím volbám. Teď často zaznívá, že tato vláda projídá naši budoucnost.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já teď poprosím o pozornost paní ministryni a paní zpravodajku, protože jsem chtěl navrhnout úpravu procedury a nejsem si zcela jist, že to projde přes... že to bude legislativně technicky správně, ale chtěl jsem to aspoň navrhnout.

Adekvátně by se musela potom snížit to... snížení částky ve vládní rozpočtové rezervě. Takže toto je můj procedurální návrh. Poprosím paní zpravodajku, aby k tomu zaujala stanovisko, zda toto je hlasovatelné.

Nicméně vzhledem k tomu, že Kancelář prezidenta republiky čelí v poslední době podezření z velmi nehospodárného nakládání s penězi daňových poplatníků, především v souvislosti s kauzou staveb v lánské oboře, tak nám přijde nezodpovědné navyšovat Kanceláři prezidenta republiky rozpočet, natož o 16 mil., přesto, že s těmi dalšími položkami souhlasíme, tak proto navrhuji oddělené hlasování. Já také děkuji. V tom případě já v tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného ani s faktickou poznámkou, ani do rozpravy.

Tak prosím paní navrhovatelku.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl požádat kolegy, aby měli strpení a ztišili se, ať můžeme řádně vyslechnout závěrečné slovo. Děkuji za slovo, děkuji za zjednání pořádku, pane místopředsedo. Já jsem si dělala poznámky. Nebudu nikoho jmenovat, možná, kdyby mně náhodou utkvěl, nějaká myšlenka konkrétně, budu se spíš vyjadřovat ke všem, myslím myšlenka předřečníků, tak ho oslovím přímo.